Je tady námitka.

Omlouvám se, ale za půl minuty bude končit. Nevím, jestli má cenu, aby sem přišel pan poslanec...